Zase jsme hnutí ANO neochránili před rozhodnutím hnutí ANO!

Z logiky věci pana poslance Hájka, který hlasoval proti programu.

Každý, kdo chce mluvit, by mohl mluvit za řečnickým pultem, pokud by byla debata. Debata není. Mohou mluvit jenom ti, kteří mají přednostní právo.